Varianty jsou tři. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 13 přihlášen 101 poslanec, pro 15, proti 48. Návrh nebyl přijat. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Pan ministr? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Ano, děkuji. Prosím máte slovo. Byla tady o tom debata ještě v rozpravě před samotným hlasováním.

Děkuji za slovo. Ale na druhou stranu musím říct, že korespondenční hlasování nám ve Spojených státech amerických při volbě prezidenta ukázalo svou odvrácenou tvář. A dokud se tyto věci nevysvětlí, dokud se prostě nezjistí, jak to skutečně bylo, tak já pro to nikdy nezvednu ruku a jsem rád, že pro to vládní poslanci také nezvedli ruku. Děkuji.